Na pořad jednání 33. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy celkem čtyři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. Tou první je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Před chvílí jsem četl jeho omluvu z pracovních důvodů, není tedy možné projednat tuto interpelaci a budeme se jí věnovat v jiný jednací den.

Poprosím pana poslance, aby přednesl své úvodní slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den paní ministryně. Děkuji, že jste přítomna na moji interpelaci. Nejdřív vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, řeknu, čeho se týkala moje interpelace.

Ústavní soud to nazval nespornou částí odpočtu. Ústavní soud na konci letošního února řekl, že je takový krok porušováním vlastnického práva a Finanční správa takto nemá postupovat. Následně poté vydala ředitelka správy Richterová interní předpis, jehož obsahem je de facto to, aby úředníci Finanční správy rozhodnutí soudu nerespektovali a žádostem, dalším žádostem o vrácení odpočtů nevyhověli. K interpelaci a k mému nesouhlasu mě vedlo několik důvodů.

Je to takový vzkaz veřejnosti. Nějaký Ústavní soud, no a co. My jsme Finanční správa. V demokratickém státě ale prostě není možné, aby státní instituce nerespektovala rozhodnutí moci soudní, judikaturu a výklad zákona. Pokud nebude rozhodnutí soudu respektovat státní moc, jaký tak dává příklad respektu soukromým osobám a soukromým subjektům? Nyní podrobněji k odpovědím paní ministryně. V průběhu času mezi žádostí o zařazení interpelace na plénum a dnešní den mi ministerstvo odpovědělo na jednu z položených otázek, kdy bude připravena novelizace daňového řádu, která to bude řešit. Řeší se to nějakými zálohami a skutečně to není předmětem interpelace. V jedné otázce jsem se ptal paní ministryně na riziko spojené se žalobami dalších firem a s nimi spojené náklady státu, které zaplatí daňový poplatník na odškodnění takových firem. V odpovědi mi paní ministryně odpověděla, že stejné, neli větší riziko by mohlo nastat, pokud by ze strany Finanční správy došlo ke zbrklému či nesprávnému pokusu o respektování tohoto nálezu.